Jasný důkaz. Všechny ostatní doklady ve veřejné části spisu spočívají víceméně v popisu objektivních právních úkonů, které se měly stát. Podle mě se asi i staly, ale podle mě mají i jiné vysvětlení, než tvrdí policista.

Odkazuji se samozřejmě na to, co oba pánové poslanci říkali na svou obhajobu.

V žádosti totiž nejde pouze o dva poslance, ale je tam jmenováno celkem jedenáct lidí, kteří jsou potenciálně připraveni k obvinění. Pak jsem se zeptal, zda je nutné pro vyšetřování, aby zároveň s ostatními byli obviněni i naši dva poslanci. Odpověď byla ne. Jestli policie provedla další šetření či získala další důkazy po odeslání žádosti. Odpověď byla ne. Odpověď byla ne.

Odpověď byla zase zajímavá: policie přece musí konat neprodleně, ihned a bez průtahů. Ale já se znovu ptám, proč tedy policie nekoná, když může konat a měla by konat. Proč pouze v podstatě několik dní před volbami ovlivňuje volby tím, že žádá o poslance a dál nekoná v těch ostatních případech.

Imunita především chrání Sněmovnu jako celek, a to před vnějším, třeba tím policejním útokem, a proto, aby si policie z poslanců nezačala dělat trhací kalendář.

Pak si taky myslím, že hodně z vás jsou starostové, místostarostové, radní, zastupitelé. Musíme si asi uvědomit, že pokud přijmeme tuto argumentaci policie, kterou nám předkládá ve své žádosti, tak v podstatě vždy, když jakýmkoliv způsobem ve své funkci upravíte záměr obce s tím, abyste vyhověli podmínkám dotace, a to si myslím, že je docela běžné, protože vždycky musíte vyhovět podmínkám dotace, tak se dá říct, že s určitou mírou pravděpodobnosti se stáváte podvodníky a budete asi trestně stíháni. A upřímně řečeno to, co máte rozdáno ve svých lavicích jako dva návrhy usnesení, tak každý zručný právník to za pár dní zvládne napsat na každého z vás, nebo víceméně na každého z vás za pár dní, a to z veřejných zdrojů. Já rozhodně neříkám, že by policie neměla šetřit, ať šetří a sbírá důkazy. Já si myslím, že za dva měsíce může být úplně jiná důkazní situace, a proto si myslím, že bychom tuto žádost měli odmítnout a poskytnout policii dostatek času, aby dopracovala spis a případnou žádost ať si podá nové Sněmovně.

Já vám proto jako člen mandátového výboru určitě doporučuji obě žádosti o vydání zamítnout.

Já jsem se díval do stena. Musím říct, že to paní Němcová rozhodně neřekla. Samotné hlasování o vydání či nevydání poslanců jednomyslné nebylo.

Ale neručím přesně za tato čísla. Bylo to přibližně v těchto poměrech. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek.

Prosím, paní poslankyně.

To, co dostává, jsou neveřejné informace. Nejsou tedy určeny pro veřejnost. Mně se zdá, že tímto svým vystoupením pan poslanec chtěl poskytnout informace, které poskytovat tímto způsobem neměl, aby dokonce mohl mařit průběh toho, co má nastat v případě, že Poslanecká sněmovna oba pány poslance k trestnímu stíhání vydá, což nepředjímám. Uvidíme, jak se Sněmovna rozhodně. Ale jestliže pan poslanec Procházka říká, že ta dvě usnesení, rozuměla jsem tomu, že je jaksi trošku devalvuje a zpochybňuje, sám pro ně hlasoval, ta, která máte předložena, tak jako ostatní zástupci ANO na mandátovém a imunitním výboru. Mluvila jsem o těchto dvou a tam jste ani slovem nezmínil větu, kterou jste řekl tady, že každý zručný právník toto napíše na každého z vás, když jsem se opakovaně ptala, zda chce někdo nějakou připomínku k tomuto usnesení, má nějaký protinávrh, chce ho nějak doplnit, modifikovat. Myslím, že jste se neujal správně, jak se sluší a patří, výkonu člena Poslanecké sněmovny v roli poslance mandátového a imunitního výboru.